Už ale zapomíná dodat, že nebývale rostou i životní náklady. Vláda naprosto nesystémově, zpětně a protiústavně upravuje valorizační rámec, jak ostatně upozorňují i vládě naklonění právníci a ekonomové, a že jich je tedy.

Možná ještě hůř na tom budou příští důchodci, a tím mám na mysli moji generaci.

Umíte si to představit?

Nebo občany? Politiky.

Rozumíte tomu?

Řekl i rok?

Co se změnilo?

Nebo je to tím, že letos už nejsou žádné volby? Nevíme. Je sice pravda, že pravděpodobnost dožití pomalu roste, období života ve vyšším věku si však řada lidí neužívá v dobrém zdravotním stavu.

Ne, dobrý, omlouvám se.

Logicky tyhle dva rezorty měly zůstat tak, jak je naši předkové postavili. No tak ale tím, že máme ty koalice, tak samozřejmě... ale možná, že se jim to povede. Naděje dožití je statistický údaj, který nic nevypovídá o kvalitě života.

Spíše než plošné prodlužování věku odchodu do důchodu by vláda měla hledat způsoby, já si myslím, jak ho zkracovat, jak lidi motivovat, aby sami podle svých možností odchod do důchodu odkládali. Ale to je samozřejmě na lidech. A ti, kteří těžce pracovali, tak mají na to nárok.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na dnešní schůzi jsme se již zabývali stavem legislativní nouze, respektive tím, zdali jej Sněmovna prodlouží, nebo zruší jeho trvání. Tato vláda je u moci již déle než rok a na určité ohýbání zákonů, podrazy a na neférové jednání jsme si už bohužel tak trochu zvykli. Nicméně to, co předvedla v posledních týdnech předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 paní Pekarová Adamová, říká pan Helebrant, to už vskutku překračuje všechny meze nejen základů slušného a férového jednání, ale podle názoru předních ústavních právníků i meze zákonů.

Je dobré si připomenout, že velmi podobnou situaci jsme už jednou zažili.

Proto návrh předložila až těsně po volbách, zároveň ale potřebovala, aby se jeho schválení stihlo do konce roku. Opozice hrozila obstrukcí, proto vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze a zákon prosadila. Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud a ten dospěl k závěru, že zákon nebyl přijat řádným způsobem, a proto ho zrušil jako protiústavní. Tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes už máme rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici. Pan Antoš tady zmiňuje závěr pléna Ústavního soudu, v němž najdeme stěžejní právní větu: Vyhlášení stavu legislativní nouze a projednávání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu na samotné vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu. Tento postup lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Jak již bylo zdůrazněno orgánem primárně příslušným k posouzení, zda se o takovou situaci jedná, je vláda a posléze Poslanecká sněmovna, nikoliv Ústavní soud.